Veškeré tyto skutečnosti jsou zaznamenány v zápise z jednání této protikorupční rady vlády. Je tedy vskutku nepravdivé tvrdit, že informace z bodu 1 a mé původní interpelace jsou nepotvrzené nebo spekulativní. Potud probíhající vyšetřování potvrdil i vedoucí představitel Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem na jednání poradního orgánu vlády, kterému sám předsedáte, a ostatně tyto informace potvrdil i sám předseda Rafaj ve včerejším rozhovoru pro tisk.